Jestli tedy má být ten seznam v zákoně, nebo má být v nějakém prováděcím předpise, aby samozřejmě bylo jednodušší ho měnit.

Takže z tohoto pohledu předpokládáme, že k těm novelám, pokud budou potřeba, bude docházet celkem pravidelně.

Takže si nemyslíme, že by to byl nějaký zásadní problém a že by to vedlo k nějakému zásadnímu omezení v přístupu pacientů ke zdravotnickým prostředkům.

Ale jak říkám, po těch všech debatách není jiná varianta, než aby tento nárok byl přímo zakotven v zákoně. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

A jenom bych se chtěl ještě jednou ubezpečit. To znamená, víme stoprocentně, že zdravotnické prostředky, které jsou v tom zákoně, se v příštím roce nebudou muset znovu certifikovat? Jenom v tomto bych chtěl mít tu jistotu, abych toto věděl. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy ještě pan ministr? Dobře.

Skutečně tomu tak nebude. Ten zákon my teď schválíme a bude tam určité přechodné období, v rámci kterého budou výrobci vlastně moci zařadit své zdravotnické prostředky do konkrétních úhradových skupin a podskupin. Ale není to tak, že by museli všechny zdravotnické prostředky recertifikovat. Ty zdravotnické prostředky zkrátka tu certifikaci mají.

A oni byli samozřejmě také v přípravách toho návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě? Není zájem ani od pana ministra, ani od zpravodaje. Zahájím rozpravu podrobnou.

Pane zpravodaji, máte slovo.

To bych zde chtěl navrhnout. Děkuji. Ano, to je zde správné místo pro návrh zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Nejdříve paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.